Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tímto hlasováním jsme vyčerpali tento bod, který uzavírám, a budeme pokračovat v jednání.